Najednou řekli, že některé z těch názorů opozice nejsou tak špatné, a napsali si vlastní novelu.

Podívejte se sami, jak jste byli schopni prosadit svůj vlastní poslanecký návrh zákona na projednání. Ani jednou jste nenavrhli zařazení svého bodu, novely zákona o EET. Ani jednou! My svoláváme mimořádné schůze, my navrhujeme projednání. A vy to legitimně zamítáte. To je vaše rozhodnutí. Můžete se tvářit, že ano, ale ne.

První věc, navrhli jsme tento týden samostatný návrh zákona, novely o spotřební dani k pivu, protože jak jsem zjistil, v předpředminulém volebním období Fischerova vláda přijala tzv. Janotův balíček, který na jedné straně zvyšoval daně, na druhé straně měl snižovat výdaje. To byl vládní návrh.

Uplynulo sedm let. Takže jsme se pokusili částečně ten slib napravit, když ho dala úřednická vláda, a navrhli jsme snížení spotřební daně a vrácení před rok 2010 na plnou úroveň pouze u nejmenších minipivovarů, regionálních, lokálních, a u těch ostatních taky snížení.

To má dopad a pomoc, malou pomoc, na všechny. Druhá věc, která by mohla, a to více než v tom prvním případě, kompenzovat dodatečné náklady a snížit to procento 20 procent těch, kteří uvažují o ukončení své živnosti, je, že v rámci projednávání daňového balíčku vlády čeká nás na prosincové schůzi druhé a třetí čtení navrhneme dvě věci. První návrh směřuje k podpoře ekonomiky jako celku, navrhneme snížení základní sazby z 21 na 19 %, a návrat k dvěma sazbám, a to ve výši 10 %.

A pokud by to neprošlo, tak navrhneme takovou minimalistickou věc, konkrétní pomoc těm, které zasáhne už první vlna EET, a to je přeřazení stravovacích služeb do té nejnižší sazby 10 %, protože tam je oblast, kde je nejvíc práce, největší přidaná hodnota pro ty, kteří to poskytují, a to by mohla být skutečně výrazná kompenzace za dodatečné náklady.

Protože, a tím končím, už slyším ty důvody, jak to není možné z ekonomických důvodů. Není to pravda. Děkuji.

Přerušit tuto schůzi do kolikátého? Přerušit do...

Pokud na tom trváte, tak je to hlasovatelný návrh. Dobrá.

Je schůze.

Věřte mi, jsem si v tom úplně jistý. Já tento názor sdílím, a proto říkám, že tento návrh je hlasovatelný.

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já tedy budu pokračovat dál ve zdůvodňování této schůze.